Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Sděluji, že s náhradní kartou číslo 15 bude hlasovat pan poslanec Špičák, pan poslanec Holomčík hlasovací karta číslo 8.

Členové vlády: Andrej Babiš zahraniční cesta, Vladimír Kremlík pracovní důvody, Jana Maláčová pracovní důvody, Tomáš Petříček zahraniční cesta, Robert Plaga pracovní důvody, Miroslav Toman pracovní důvody.

Poté bychom pokračovali dalšími body z bloku třetích čtení, u kterých jsou splněné zákonné lhůty.

Připomínám, že po bloku třetích čtení máme pevně zařazené body 15, sněmovní tisk 448, základní registry, a 9, sněmovní tisk 395, územně správní členění státu. Poté bychom případně pokračovali body z bloku druhých čtení zákony. Nyní máme prostor pro případné změny pořadu schůze. Pan předseda Stanjura.

A poprosím klid v sále, protože formality jsme už přečetli, teď se bude jednat o programu, takže prosím, abychom všichni měli prostor slyšet, co se říká, a abych já mohl řádně zaznamenat všechny připomínky. Omlouvám se. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Myslím si, že k tomu není žádný důvod. Mnohé z nich tady máme na programu dvanáct a více měsíců. A my se vás dneska pokusíme přesvědčit, abychom aspoň některé z těchto návrhů projednali.

Když se podíváme na blok zákonů, který je připravený na této schůzi do třetího čtení, tak jsou to zatím jenom vládní návrhy zákonů.

Když jsme někdy na konci června na grémiu Poslanecké sněmovny debatovali, jaký bude průběh legislativního procesu v Poslanecké sněmovně, tak my představitelé opozičních stran jsme přislíbili, že jakmile budou splněné zákonné lhůty, jsme připraveni vždy v tom příslušném bloku prvního, druhého, třetího čtení projednat ten návrh zákona jako první. Přestože je to vládní návrh zákona, tak tam politický střet není.

Potom podrobné zdůvodnění přednese v rozpravě k návrhu programu můj kolega, místopředseda výboru pro sociální věci, pan poslanec Bauer. Avizuji, že budeme opakovaně navrhovat, aby to byl první bod bloku třetích čtení.

A za občanské demokraty říkáme, že jsme připraveni projednat rodičovský příspěvek, že je to priorita. A je na vládní většině, zda to zařadí před kontroverzní bod, nebo za kontroverzní bod. Protože pokud budete používat v rozpravě, že nějakým způsobem blokujeme projednávání rodičovského příspěvku, tak se ukáže, že to prostě není pravda.

A abych neřekl pouze ten název, tak vám odcituji některé návrhy zákonů či nařízení vlády, které navrhujeme vyřadit z platné legislativy České republiky.

Neumím si představit, že by někdo z členů Poslanecké sněmovny skutečně vystupoval proti tomu, abychom zrušili například tyto zákony či nařízení vlády.